Čili tolik jen dvě konkrétní poznámky. Jsem připraven písemně reagovat na konkrétní dotazy, které zazněly v rámci této rozpravy. Chtěl bych za rozpravu poděkovat. Nepokládám ji za přehnaně dlouhou. Myslím, že je přece normální, že se v demokratickém parlamentu diskuse vede. Hlasování o důvěře vládě je vážná věc, předpokládám, že v tomto volebním období to také může být jediné hlasování tohoto typu. Vláda má ambici přinést do země stabilitu, a jestliže je to vážná věc, tak k ní také patří dostatečně podrobná a rozsáhlá rozprava. Já za ni děkuji, děkuji za všechny připomínky, děkuji za všechny dotazy a dovolte mi, abych ještě jednou velmi vážně a seriózně požádal Poslaneckou sněmovnu o to, aby odstartovala plnou legitimitu nové vlády tím, že jí dá při následujícím hlasování důvěru. Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi za závěrečné slovo a nyní přistoupíme k hlasování. Připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje po jménech. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Žádám určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Pavel Čihák a pan poslanec Jiří Mihola, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Dobrá.